A já si dovolím také citovat.

Stav legislativní nouze je však podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny možné vyhlásit jen za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Vláda chtěla snížit podporu u stavebního spoření, ale bála se, že by ji to poškodilo v podzimních volbách do Senátu a do zastupitelstev obcí. Proto návrh předložila až těsně po volbách. Zároveň ale potřebovala, aby se jeho schválení stihlo do konce roku. Opozice hrozila obstrukcí, proto vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze a zákon prosadila. Opoziční poslanci se proto obrátili na Ústavní soud Poprosil bych o klid v sále, případně abyste si vyřídili, co potřebujete, před hlavním sálem. Ještě jednou všechny prosím. Z levé strany, ano, prosím. Prosím ještě jednou o klid. Máte slovo. Opoziční poslanci se proto obrátili na Ústavní soud a ten dospěl k závěru, že zákon nebyl přijat řádným způsobem, a proto ho zrušil jako protiústavní. Tehdy ještě nešlo o jasnou otázku, zatímco dnes už máme rozhodnutí Ústavního soudu k dispozici.

Protože včera, víte, že jste to hodně, ale hodně zkazili. Děkuji. Máme tady dvě faktické poznámky.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl skutečně upřímně poděkovat opozici, že zase zpátky získala rozum, vnesla do jednání rozum a že prosadila zkrácení diskusní doby. Myslím si, že to je zcela namístě. Nicméně abychom tu další diskusi vedli konstruktivně, aby se skutečně dostalo spravedlivě na více řečníků, kteří tady chtějí vystupovat, chtěl jsem poprosil pana předsedajícího Karla Havlíčka, aby vedl důsledně řečníky k věci, jak to podle jednacího řádu je namístě, aby se tady neopakovala situace, kdy pan Okamura zde v bodě o zkráceném jednání předčítal více jak třicet minut organizaci sociálního zabezpečení.

Naším úkolem teď je, abychom tady vytvořili reprezentativní prostor, tak aby parlament mohl plnit svoji funkci, a proto pokud necháme mluvit další řečníky mimo téma, tak se tím samozřejmě zkracuje čas pro ty, kteří by se chtěli legitimně vyjádřit, a to by nebylo správné. Děkuju za zohlednění této připomínky. Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Brázdil. Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na to, co se tady stalo. Teď jsme byli svědky, že jsme mohli podat protinávrhy, dokonce se podpořil jeden z našeho návrhu a nebyl žádný problém.

My jsme si ji zvolili. Popřemýšlejte, řešení je spousta. Já to dávám do pléna spíš asi těm, kteří mají větší váhu než já jako řadový poslanec, ale něco by se s tím mělo udělat.

Děkuji, pane poslanče.

Tady je nějaká dohoda mezi hnutím ANO a vládní koalicí?

Co to má znamenat?

Takže tady je nějaká dohoda nebo co?

Takže můj návrh, já jsem navrhoval právě až v neděli ve 20 hodin.

No tak to je tedy opravdu šokující. Nezlobte se na mě, já to nechápu.